chci avizovat, že my nejenom že nepodpoříme tento návrh, ale už máme informace i od kolegů ze Senátu, že ti jej samozřejmě také, pokud projde v té podobě, jak je tady navrhováno, podpořit nemohou.

Věřím tomu, že jsou lepší možnosti, jak řešit ten neblahý stav.

A myslím si, že to nikdo z nás nechceme dopustit. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Vážené paní ministryně, pane ministře, dámy a pánové, přicházím s návrhem, o kterém jsem přesvědčen, že je tím správným řešením pro malé a střední podnikatele v nastávajících hospodářských problémech.

Já si myslím, že tohle je velmi jednoduchá a účinná pomoc, kdy poměrně jednoduchým nástrojem pomůžeme těmto podnikatelům. Je to nástroj, který dokonce v průběhu měsíce března nebo koncem měsíce března uváděla i Hospodářská komora jako jeden z účinných nástrojů, jak pomoct malým a středním podnikatelům.

Mě osobně tento postup velmi mrzí, byť tedy pak se píše, že dochází k nějaké nápravě, ale dokud to nebude dáno zákonem, není možné tyto excesy vyloučit.

A tak vás odkazuji na zdravý selský rozum a skutečnou pomoc podnikatelům v České republice, kterou v současné době velmi potřebují. Děkuji.

Pan poslanec první. Máte slovo.

Já myslím, že v důsledku na to nakonec mohou doplatit oba dva.

Kdo to bude posuzovat?

Mě by zajímalo, jak je to s tou spravedlností v tomto ohledu. Děkuji. Prosím. Uznávám jednu věc, že ten zákon není obvyklý. Ona ani ta doba není obvyklá, je to doba, kterou jsme tady nikdy nezažili, a ta podstata, kolem které se točí celá diskuse, ať už tomu budeme říkat pešek, nebo dominový efekt, nebo cokoliv jiného, je jednoduchá.